Predlagatelj je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno članku 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Uvaženi državni tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mario Šiljeg. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažene saborske zastupnice i zastupnici. Ovim se zakonom određuju nadležna tijela i to Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Hrvatska akreditacijska agencija i Hrvatska agencija za okoliš i prirodu svaki u okviru svog propisanog djelokruga za provedbu odredbi ove uredbe te inspekcijski i upravni nadzor i prekršajne odredbe. Uredbom se naime utvrđuju pravila za praćenje, izvješćivanje i verifikaciju emisija ugljikova dioksida iz sektora pomorskog prometa te druge relevantne informacije o brodovima zapremnine veće od pet tisuća bruto tona koji dolaze u luke EU, prolaze iz tih luka ili se u njima nalaze i to od 1. siječnja 2018. godine. U obavezu praćenja emisija ugljikova dioksida nisu uključeni ratni brodovi, vojni pomoćni brodovi, vojni pomoćni brodovi, brodovi za izlov i obradu ribe, drveni brodovi primitivne izrade, brodovi koji nemaju mehanički pogon, te brodovi Vlade RH koji se koriste u nekomercijalne svrhe. Uredba sadrži mjere koje imaju za cilj smanjiti emisiju stakleničkih plinova jer oni iznose 4% ukupnih emisija stakleničkih plinova u EU, a do sada međunarodni pomorski promet je bio jedina vrsta prijevoza koji nije bio obuhvaćen obavezama EU za smanjenje emisija stakleničkih plinova. Sustav praćenja, izvješćivanja i verifikacije emisija ugljikova dioksida iz pomorsko prometa temeljit će se na potrošnji i vrsti goriva, te energetskoj efikasnosti brodova kao prvog koraka u sklopu postupanja uključivanja emisije ugljikovog dioksida iz pomorskog prometa u obveze EU u smanjenju emisija, a druge emisije su već u tu obavezu uključene. Prema podacima Hrvatskog registra brodova ovim zakonom bit će obuhvaćeno šest brodarskih kompanija sa 37 brodova koji plove pod zastavom RH. Dio obaveza koje propisuje uredba već je uključen u brodarski plan upravljanja energetskom učinkovitošću. Ova uredba primjenjuje se od 1. srpnja 2015. godine u državama članicama EU. Države članice dužne su obavijestiti Europsku komisiju o odredbama ovog zakona od 1. srpnja 2017. godine prije prvog razdoblja izvješćivanja o emisijama iz pomorskog prometa koji započinje 1. siječnja 2018. godine. Emisije ugljikovog dioksida računaju se kao umnožak mase potrošenog goriva i emisijskog faktora te će prema tome brodari na koje se odnosi uredba u odnosu na brodare u međunarodnom prometu imati obavezu prikupljanja podataka o potrošnji goriva godinu dana prije te obavezu prikupljanja podataka o prevezenom teretu kojeg nema u međunarodnim propisima. Dodatno imaju administrativno opterećenje u smislu izrade plana praćenja i s tim u vezi izračuna emisija ugljikovog dioksida koje će biti potrebno verificirati od strane akreditiranih verifikatora. Vezano za obavezu o izvješćivanju o prosječnoj energetskoj učinkovitosti koju propisuje ova uredba, ona je već u primjeni od 1. siječnja 2013. godine i odnosi se na sve brodove iznad 400 bruto toga što znači da su uključeni i brodovi koji su sada obuhvaćeni ovom uredbom. Napominjemo da nije bilo prijedloga i mišljenja na prijedlog zakona koji se nisu prihvatili. Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Mire Bulja. Hvala lijepa potpredsjedniče. Smatram da ova sada tema kada vi ne predstavljate većinu niti ste imenovani uopće nema smisla raspraviti …, niste ministar vi ste dva mjeseca tajnik premda treba govoriti o ovoj temi ozbiljno, ne samo o ugljikovodicima nego o brodovima koji se ispiru u našem Jadranu i stvara se velika mrlja. Međutim je činjenica da u ovome trenutku raspravljamo pred pet, šest, sedam saborskih zastupnika, a znamo da ni vi nemate većinu kao predlagatelj niti premijer koji je bez većine, koji obmanjuje javnost. Prema tome, i ovo sada šta radite, radite bez volje većine i volje građana. Prema tome, bilo bi najpoštenije da se ova sjednica prekine jel je besmisleno bilo kako drugo rasprava sa pet, šest saborskih zastupnika, a vi ne predstavljate više nikoga, vi ne predstavljate većinu.

Predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine predsjedniče. Ovako kada raspravljamo o ovom zakonu moram priznati da se nisam tužno osjećao u Hrvatskom saboru jako dugo. Besmislenost rasprave i prijedloga novih zakona ovdje kao predsjednik Odbora moram napomenuti je prevelika dok premijer Plenković ne pokaže da ima parlamentarnu većinu i ne imenuje novog ministra. Kao predsjednik Odbora za zaštitu okoliša i prirode, moram vas upozoriti da sam poslao i otvoreno pismo predsjedniku hrvatske vlade Andreju Plenkoviću 24.5. ove godine i upozorio ga da već 30 dana nema ministre zaštite okoliša i energetike. Danas je evo 41 dan otkada nemamo ministra i jednostavno ne vidim smisao u radu Hrvatskoga sabora dok god predsjednik Vlade ne kaže i ne pokaže da ima većinu i dok god ne vrati mandat Hrvatskom saboru. Ja ovdje sad više ne tražim predsjednika Vlade RH samo da pokaže da ima većinu nego ga tražim da podnese ovaj trend ostavku jer očito je da većine nema. Što se tiče

kolege, vrijem stanke je isteklo, pa će prvi u ime Kluba zastupnika MOST-a govoriti uvaženi zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Uvaženi tajniče Ministarstva, kako da vam se obratim bez većine činjenica je da raspravljamo o vrlo bitnim zakonima. Vidimo u kakvom je stanju Sabor, nemamo većine. Činjenica je da je vrijeme da premijer da ostavku, jer je činjenica da je lagao 41. dan da je raspustao ministre i da jednostavno sada imamo situaciju da nam zakon koji nam trebalo prezentirati i ozbiljno shvatiti o ugljikovodicima predstavlja čovjek koji nema apsolutno nikad nikakav legitimitet, čovjek koji je tu imenovan na način od premijera koji nema većinu. Premijer je obećavao narodu, javno obećavao da ima većinu i da ta većina će biti prezentirana dan nakon izbora. Danas je ovdje bila farsa premijera, malo iznervirana, ali je bio ovdje farsu i bacao je prašinu u oči i nama saborskim zastupnicima i cijelome narodu. Činjenica da u ovom trenutku imamo 4 ministarstva. Ministarstvo unutrašnjih poslova, gdje su nam svjedoci da imamo krizu u Europi tj. nestabilnost, imamo razne terorističke napade, da jednostavno ne znamo tko nam vodi Ministarstvo unutarnjih poslova i tko je dao većinu da vodi i da nas zastupa Ministarstvo unutrašnjih poslova. Premijer Plenković je prevario cijeli hrvatski narod, on je izmanipulirao cijelu hrvatsku javnost, vas kolege iz HDZ-a također, obećao je većinu. Također bilo bi korektno od njega da napravi ono što je napravio i gospodin Vrdoljak koji se isto kleo da ne vodi nikakve pregovore sa HDZ-om. Međutim ispod stola su vođeni pregovori i dovedeno je u situaciju danas da nemamo većinu. Ako u ovome trenutku ili u što kraćem trenutku ne budu predstavljeni ministri ovdje, nema smisla da mi ovdje više sjedimo. Ovdje je čovjek koji predstavlja zakon, niti se zna tko ga je imenovao, niti tko mu je dao legitimitet. Imenovao ga je čovjek koji nema, imenovan čovjek predstavlja zakon kojega je imenovao čovjek bez većine, premijer bez većine. Zbog naroda, zbog legitimiteta koji ima ovaj Sabor, zbog nas, zbog pljuvanja po narodu koji nam je dao glasove, do čega nas je doveo premijer Plenković, on bi isti trenutak morao dati ostavku. Jer je prevario narod, uvjeravao je narod da ima većinu. Gdje je ta većina? Pa vas je u HDZ-u prevario, lagao vas je, pa dignite svoj glas. Ne vjerujte faraonima kao dosada, ne budite klimoglavci. Pa ne može raditi se u državi kako šta hoće. Prošlo je vrijeme uhićivanja, lociranja, transferiranja kad se pljačkala država. Premijeru Plenkoviću u ime naroda, daj ostavku jer narod nas je birao, nije ti ovo prčija ni tvoja ni bilo čija. Ovo je narodni Dom di predstavljamo svi građane, netko sa više glasova, netko sa manje.

E Šeks, neće ti proći. Narod ovo vidi, narod ovo čuje. Moglo je nekoliko puta, a više nećete. Sad će u ime kluba SDP-a govoriti uvaženi zastupnik Gordan Maras. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici prvenstveno se obraćam hrvatskim građanima koji nas sada gledaju i koji slušaju ove poruke i koji jednostavno su iziritirani stavom Vlade, kolega iz HDZ-a gospodina Plenkovića koji jednostavno drži ovu državu kao mjesto s kojim se može igrati. Kao da je Hrvatska igraonica Vlade Šeksa i Andreja Plenkovića. Ovo je sramota šta se dešava. Pogledajte samo broj prijavljenih za raspravu. Pogledajte da nemamo ministra ovdje 41 dan. Sramota je šta se dešava! I dok to ne shvati gospodin Plenković i dok se ne ponaša onako kako se ponaša, objašnjava sa visoka, govori tko će kako proći na izborima. Pa neka on brine svoju brigu. Naša je briga ovdje da zaštitimo i dignitet ovoga Sabora, da zaštitimo birače koji biraju nas zastupnike u Hrvatski sabor i da jednostavno ne pristanemo na ovakvo poniženje. Mi smo birali Vladu i gospodin Plenković je trebao kao premijer, kandidat MOST-a i HDZ-a po mojem dubokom uvjerenju ponovno skupljati potpise ispočetka jer ono je bila koalicijska Vlada. Ali on ne da to ne radi, on ignorira zdravu pamet, on ignorira i smije se hrvatskim građanima u lice ne samo nama zastupnicima to je najmanji problem. Ljudi će koji su ovdje u Saboru pogotovo koji su se navikli na ovakve situacije sa HDZ-om to izdržati. Ali gospodin Plenković se smije hrvatskom narodu u lice i govori kao da nije bitno kada će, u kojem, roku predložiti ministre i da pokaže da ima većinu. To je neizdrživo. Ja pozivam sve kolege u ovom Saboru da se tome suprotstave. Neka da ostavku, neka vrati mandat Hrvatskom saboru i onda će Hrvatski sabor odlučiti kada će biti izbori. To je jedino pošteno. On je u ovom trenutku uzurpirao vlast. To je naša ocjena, ja sam u to uvjeren i on nema pravo to raditi. Hrvatska stoji, tapkamo u mjestu. Nije moguće više na ovaj način voditi državu. Vidimo situacije od Agrokora do INA-e, do odlazaka mladih ljudi iz Hrvatske, ništa se ne rješava samo zbog toga što se premijer Plenković grčevito drži svojeg mjesta i svoje funkcije. Nema većinu, neka podnese ostavku i neka Sabor odluči šta će ova zemlja raditi u budućnosti. Kolege iz HDZ-a pa nije ovo od Andreja Plenkovića.

u usporedbi, znači pred industrijskim vremenom i da se nastoji sa svim mjerama taj porast temperature zadržati negdje na razini 1,5 stupanj celzijusa. Priča o stakleničkim plinovima, ugrožavanju klimatskih uvjeta je nešto što nas svih treba brinuti. Ovaj zakon odnosi se onako kako smo čuli od državnog tajnika na Republiku Hrvatsku, tj. na njezine brodare, Jadroliniju, Tankersku plovidbu, Atlantsku plovidbu, Jadroplov, Uljanik plovidbu, na sveukupno 37 brodova. Mislimo da je važan, jer je na neki način korak ispred onoga što je nama bila jedna dvojba na prvom čitanju, znači, zašto se mi trudimo, znači prije ostatka svijeta činiti nešto kada neke stvari tj. neka pravila za nas vrijede prije nego na sve ostale, jer činjenica jest da će se ovaj zakon znači implementirati na području EU, na brodare EU, a da će sva ostala, svi ostali brodari moći to pričekati kako smo čuli jednu godinu danu u smislu kasnije implementacije. Ono što su novosti u odnosu na zadnje čitanje, jasno je da se utvrđuju pravila za točno praćenje emisija ugljikovog dioksida i druge relevantne informacije o brodovima većim od 5 tisuća bruto tona, koji dolaze u luke EU, polaze iz tih luka ili se u njima nalaze, te za izvješćivanje o emisijama i o njihovoj verifikaciji radi promicanja smanjenja emisija CO2 iz pomorskog prometa, na troškovno učinkovit način. Brodovi iznad 5 tisuća bruto tona čine oko 55% brodova, koji pristaju u luke EU i odgovorni su za oko 90% povezanih emisija CO2. Iz ove obveze bili bi isključeni brodovi manji od 5 tisuća bruto tona koji čine oko 40% flote, a doprinose svega sa svega 10% emisija. I drugo, praćenje i izvješćivanje, provodit će prvenstveno na način da brodari za svako putovanje, ukoliko imaju manje od 300 putovanja, tijekom izvještajnog razdoblja izračunaju količinu ispuštenog CO2, odnosno, skupno za sva putovanja, ako ima više od 300 putovanja tijekom izvještajnog razdoblja, kao izravnu korelaciju odnosna potrošenog goriva i ispuštenih stakleničkih plinova. Verifikaciju izvješća o emisijama, te ocjenjivanju sukladnosti plana praćenja s Uredbom, obavlja će verifikacijsko tijelo, a kreditirano od strane nadležnog akreditacijskog tijela država članica, a to je u RH, Hrvatska akreditacijska agencija.

Predlagatelj je Vlada RH, na temelju članka 85. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince, prilozi ih uz izvješće nisu umnoženi, već se nalaze na web stranici Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda, primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, sukladno članku 197. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obrazovanje, znanosti i kulturu. Njihova izvješća ste primili na sjednici, amandman je podnio Odbor za zakonodavstvo.

raspravi prilikom prvog čitanja i jednako tako da se nomotehnički dorade članci 4., 10., 11., 12., 13., 24., 25., 26., 27. i članak broj 30. Na početku odmah naglašavam Klub zastupnika HDZ-a će Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima koji je dostavljen od strane predlagatelja i prihvatiti. Samo ću ukratko podsjetiti na razloge zbog kojih se ovaj zakon donosi kao i na osnovna pitanja koja se njim rješavaju. Naime, autorsko pravo i srodna prava kreativnim stvarateljima i ulagačima u kreativnim industrijama osiguravaju upravljanje nad upotrebom njihovih autorskih djela i predmeta zaštita srodnim pravima uz pripadajuću naknadu za takvu upotrebu. A jednako tako autorsko i srodna prava predstavljaju značajan čimbenik i gospodarskog i društvenog rasta. Tome u prilog ide i najnovija studija industrije koja se intenzivno koriste pravima intelektualnog vlasništva i ekonomska učinkovitost u EU iz listopada 2016. godine u koju su uključeni i podaci za RH koja pokazuje doprinos tih industrija u EU u iznosu od 5,4% u ukupnoj zaposlenosti i 6,8% u BDP-u. I stoga je i cilj ovog zakona prije svega osigurati poticaj za stvaranje autorskih djela i na taj način poticati razvoj kreativne i kulturne industrije, jednako tako osigurati poticaj za ulaganje u stvaranje autorskih djela i drugih predmeta zaštite, osigurati dakako pristup javnosti autorskim djelima odnosno predmetima zaštite na način da se na naknadama od njihovog korištenja osigura povrat ulaganja u njihovo stvaranje i osiguravanje pristupa javnosti i jednako tako osigurati financijsku osnovu za bavljenje kreativnim djelatnostima i na taj način poticati kreativne industrije. Bitno je pri tom naglasiti da distribucija sadržaja odnosno roba i usluga zaštićenih autorskim i srodnim pravima iziskuje licenciranje tih prava od strane njihovih nositelja. A s obzirom da pojedinačno licenciranje tih prava nije praktično niti je učinkovito kada se radi o velikom obimu korištenja predmeta zaštite za potrebe učinkovitog sustava licenciranja ovih prava, univerzalno je uspostavljen sustav kolektivnog ostvarivanja prava. Organizacije pak za kolektivno ostvarivanje prava u tom smislu komercijalnim korisnicima omogućavaju uređivanje pitanja korištenja prava za velik broj autorskih djela u slučajevima kada bi pojedinačno uređivanje prava sa pojedinačnim nositeljima prava bilo nepraktično i time bi iziskivalo i prohibitivne transakcijske troškove. Jednako tako organizacije za kolektivno ostvarivanje prava imaju ključnu ulogu u zaštiti i promicanju kulturne različitosti i raznolikosti zbog toga što manje i manje poznatim repertoarima omogućavaju pristup tržištu. I upravo ovaj prijedlog zakona u tom smislu detaljno propisuje profesionalne standarde upravljanja ovim organizacijama prvenstveno u financijskom dijelu njihova poslovanja a jednako tako propisuje i standarde transparentnosti u radu tih organizacija. I podsjetiti ću naravno da su u EU prepoznata dva problema vezana uz organizacije za kolektivno ostvarivanje prava od kojih se prvi odnosi na nedovoljno transparentno i učinkovito upravljanje ovim organizacijama uz nedovoljan nadzor nad njihovim financijskim upravljanjem dok se drugi odnosi na nedovoljnu pripremljenost kolektivnih organizacija za internetskom multiteritorijalno licenciranje te nedovoljnu pravnu sigurnost u ovom području. I upravo kako bi se ovi navedeni problemi riješili na razini EU. Europski parlament i Vijeće Europe 26. veljače 2014. godine donio je direktivu o kolektivnom ostvarivanju autorskog prava i srodnih prava te izdavanju odobrenja za više državnih područja za prava za internetsko korištenje glazbenih djela na unutarnjem tržištu. Budući da direktiva obvezuje države članice EU da donesu odgovarajuće zakone i druge propise do travnja, točije 10. travnja 2016. godine, upravo odredbe zakona o autorskom pravu i srodnim pravima je li, ovaj zakon predstavlja ujedno i usklađivanje sa pravnom stečevinom EU. Kao što sam rekla, nakon provedene rasprave u prvom čitanju pri oblikovanju konačnog prijedloga zakona predlagatelj je uzeo u obzir i prihvatio primjedbe matičnih radnih tijela i slijedom toga, dakle slijedom prihvaćenih primjedbi Odbora za zakonodavstvo, konačni prijedlog zakona nomotehnički je dorađen a osobito u člancima 4., 10, 11., 12., 13., 24., 25., 26., 27. i 30. I također predlagatelj je uzeo u obzir i prihvatio napomenu Odbora za znanost, obrazovanje i kulturu da se pri oblikovanju konačnog prijedloga zakona u obzir uzmu sve primjedbe i svi prijedlozi i mišljenja klubova kao i zastupnika koji su sudjelovali u pojedinačnoj raspravi prilikom razmatranja teksta zakona u prvom čitanju. Slijedom toga, u tekst konačnog prijedloga zakona unesene su izmjene kojima se dodatno unapređuju odredbe koje se odnose na kolektivno ostvarivanje autorskih i srodnih prava. I tako je u članku 18. Konačnog prijedloga zakona kojim se mijenja članak 165. u stavku 2. izmijenjena ona odredba koja u smislu načela za određivanje visine cijene naknade za korištenje predmeta zaštite uređuje da će se pri određivanju takve cijene u odgovarajućoj mjeri uzeti u obzir religiozne, socijalne i kulturne potrebe korisnika koje pripadaju osjetljivim društvenim skupinama umirovljenika, djece i osoba sa posebnim potrebama. Također dodatno su precizirane i odredbe koje su vezane uz nadzor nad obavljanjem djelatnosti organizacija za kolektivno ostvarivanje prava kao i neovisnih upravljačkih subjekata u smislu ovog zakona. Također u članku 9. konačnog prijedloga zakona kojim se mijenja članak 158. u stavku 3. precizirano je da ako obavljanje određenih administrativnih, tehničkih ili pomoćnih poslova primjerice kod izdavanja računa korisnicima ili raspodjele pripadajućih iznosa među nositeljima prava organizacija za kolektivno ostvarivanje pisanim ugovorom povjeri drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi takav ugovor nema utjecaja na dužnost organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, na ispunjavanje svih obveza sukladno ovom zakona. Uz navedeno u kontekstu ovlaštenja inspektora koji nadzire obavljanje djelatnosti organizacija za kolektivno ostvarivanje prava u smislu ovog zakona da sudjeluje na općoj skupštini uvedena je i obveza pravovremene dostave obavijesti o mjestu i vremenu održavanja opće skupštine a ova se odredba nalazi u članu 28. Konačnog prijedloga zakona. Također u članku 30 kojim se mijenja članak 171.b u stavku 5. uvedena je dodatna odredba kojom se uređuje da ukoliko tijelo nadležno za inspekcijske poslove u pogledu djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava zaprimi obrazloženi zahtjev bilo koje osobe koja ima pravni status ili postupak … po službenoj dužnosti stekne spoznaju da neovisni upravljački subjekt kolektivno ostvaruje prava na području RH a bez prethodne propisane dostave obavijesti o tome, nadležno tijelo od tog subjekta može tražiti informacije i dokumentaciju radi utvrđivanja obavlja li isti kolektivno ostvarivanje prava u skladu sa odredbama ovoga zakona. I ovime su svakako stvorene pretpostavke kojima se osiguravaju dodatni mehanizmi za učinkovito obavljanje inspekcijskog nadzora nad djelatnostima kolektivnog ostvarivanja prava. I zaključno, na temelju svega što sam do sada iznijela, Klub zastupnika HDZ-a podržati će konačni prijedlog predlagatelja Vlade RH, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima. S obzirom da nemamo drugih prijavljenih, time zaključujem raspravu. Glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Mi bismo s time završili današnji rad i nastaviti ćemo sutra u 9,30 sa Konačnim prijedlogom zakona o izmjeni i dopuni Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 145.